Žádám zpravodaje volebního výboru poslance Martina Kolovratníka, aby nás informoval o jednání výboru, přednesl návrh usnesení, kterým se bude zabývat Poslanecká sněmovna. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo. Přeji ještě jednou hezký den. Kolegyně, kolegové, s vaším laskavým svolením, než se pustím do informace zpravodaje, tak si dovolím, a snad mi bude odpuštěno, vyslat pozdrav na naši galerii. Jsem rád, že jsme sledováni mladými studenti a zájemci o práci Poslanecké sněmovny. Je to jedna ze základních škol v Pardubicích, tak jí posílám osobní pozdrav. Ale abych nebyl veden k věci panem předsedajícím, tak se té věci budu věnovat. Projednávání této zprávy, kolegyně, kolegové, je trochu složitější z hlediska času, protože když se podíváte na to datum, dnes máme podzim 2016.

A já děkuji za zjednání pořádku. Svůj hlas už bych nerad zesiloval ještě více.

Ale bohužel buďme rádi, že aspoň takto tu věc stihneme vypořádat. Nejdříve několik vět k samotnému obsahu výroční zprávy, tak jak jsme ji projednávali před rokem. Jako zpravodaj i ve výboru jsem konstatoval, že plánované výnosy i náklady Českého rozhlasu v roce 2014 byly podle plánu, hospodaření tedy bylo dodrženo. A jedna z mých otázek mířila na poměrně dramatický nárůst personálních nákladů.

Připomenu také to, že na výboru byla poměrně vzrušená debata v tom smyslu, že během projednávání této staré zprávy za rok 2014 docházelo v rozhlase k turbulentním změnám. Byl to loňský podzim, kdy zhruba týden před tímto výborem odstoupil generální ředitel Peter Duhan, a my jsme na výboru nemohli jinak než i na toto se ptát. S kolegy jsme si nějakým způsobem vysvětlili, že bychom v té debatě měli oddělit obsah samotné výroční zprávy za předloňský rok a aktuální dění v Českém rozhlase.

Tolik teď mé úvodní vystoupení. Snad zmíním ještě jednu věc, pokud se o média a jejich zprávy zajímáte. Na výboru jsme dohodli minimálně na té změně zákonů, že zprávy, které jsou v tuto chvíli dvě, to znamená o hospodaření a o činnosti jak rozhlasu, tak televize, že bychom je výhledově chtěli sloučit do jedné, abychom, když se bavíme o činnosti toho média, mohli sloučit jednu rozpravu, kde se díváme na to, co se tam dělo, jak bylo vysíláno, jaké pořady byly nakupovány a zároveň tedy kolik to stálo a jak byly koncesionářské poplatky utráceny, aby to bylo najednou v jedné zprávě. Ten návrh za výbor máme připraven, ale zatím ještě nebyl na Sněmovně projednáván. Tolik úvodní slovo.

Nehlásí se dobře. Požádám tedy pana zpravodaje, aby jenom zopakoval návrh na usnesení. Návrh na usnesení je standardní. Je to ke sněmovnímu tisku 582 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014. Volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014 dle sněmovního tisku 582. Ještě před hlasováním vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Usnesení bylo schváleno a končím bod číslo 221.